Nacházíme se tedy v situaci, kdy je zde možná hlasující většina pro takovýto etický kodex. Nicméně vnímám debatu, která proběhla včera na grémiu. Vnímám debatu se svými kolegy, kterých si vážím, během dnešního dne, kdy jsem si je jednotlivě obešel a ptal se na podporu.

Já samozřejmě mám velký zájem na tom, aby tento materiál byl úspěšný, ale mám také zájem na tom, aby byl přijat širokou shodou. Minimálně v rozsahu ústavní většiny. Protože když to protlačíme silou 101 hlasů, tak ten etický kodex spíš utrpí, než aby se stal zavazující normou pro nás i pro budoucí poslance. To znamená do konce tohoto volebního období. Následně ti, kteří přijdou na základě svobodných voleb na podzim příštího roku, by se museli k tomu vrátit a také by se museli usnést o tom usnesení stejně tak, jak se musí znovu hlasovat o všech usneseních, která máte v tzv. zlaté knížce, která je tedy modrá v tomto volebním období. Nejedná se ovšem o stejný režim, nejedná se o režim § 1 odst. 2 jednacího řádu, protože morální kodex, nebo etický kodex neupravuje vnitřní poměry Poslanecké sněmovny. Předpokládá se však, že by se takové usnesení každé volební období hlasovalo znovu a vždycky těch 200 nových poslanců by se přihlásilo k tomu, k čemu jsme se zavázali my. No a protože opravdu mám zájem na tom, aby na tom byla širší shoda, tak jsme se dohodli vzhledem k času, který dneska je, co nás ještě čeká, za jakých okolností hlasujeme, že jako navrhovatel navrhuji, abychom tento bod přerušili do projednání ústavněprávním výborem, mandátovým a imunitním výborem a organizačním výborem. Těmto výborům abychom stanovili lhůtu 60 dnů k projednání tohoto materiálu. Doufám, že na těchto fórech se podaří zajistit větší přízeň a větší podporu tohoto usnesení. Já bych si to opravdu moc přál, abychom byli historické volební období, kdy se nám něco takového podařilo, neboť tato diskuse probíhá, co já si pamatuju, minimálně tři volební období. Takže já zopakuji. Považuji za nejvhodnější postup, abychom tento bod přerušili, abychom usnesení postoupili těmto třem výborům, které jsem jmenoval, organizační, ústavněprávní, mandátový a imunitní, stanovili lhůtu 60 dnů a k tomuto materiálu se vrátili pokud možno, a já doufám, v situaci, kdy už nás tady bude všech 200, kdy už nebudeme sedět v polovičním formátu.

Nyní tedy zahajuji všeobecnou rozpravu. Takže návrh na přerušení, dobře.

Myslím, že můžeme hlasovat.